Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, děkuji.

Já ho považuji za velmi dobrý kompromis a jsem rád, že jste mi dali i tu možnost, protože kolegové z opozice dobře vědí, že jsem jeden z ministrů, kteří tady sedí pravidelně a zachránil je i při jejich opozičním okénku, protože kdybych tady tenkrát neseděl, tak se nemohlo opoziční okénko projednávat.

Takže ten návrh je kompromisní, prošel výborem, je k němu jenom jeden pozměňovací návrh, zaslouží si schválení. Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

Ten jediný pozměňovací návrh se týká stanovení účinnosti tohoto zákona, tzn. ten pozměňovací návrh zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním kalendářním dnem měsíce následující po dni jeho vyhlášení. Já děkuji, pane poslanče. Táži se, zda má někdo námitku k navržené proceduře či jiný návrh. Není tomu tak, nicméně o proceduře dám hlasovat.

Proti? Hlasování končím. Pro 153, proti nikdo. Konstatuji, že procedura byla schválena. Nyní poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Takže ještě jednou zrekapituluji. Máme tedy jeden pozměňovací návrh a tento pozměňovací návrh se týká stanovení termínu účinnosti, platnosti tohoto zákona, tzn. jedná se o to, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 213, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 152, proti nikdo.

Je tomu tak? Stanovisko pana ministra?